Jsme tady jediní. Jsme tady v parlamentu jediní. Je to smutné.

Pokud by referendem přijaté rozhodnutí bylo rozhodnutím pouze dočasným, zapříčinilo by to v konečném důsledku nutnost opakování referenda a projev vůle občanů v každém volebním období. Z našeho pohledu je zcela nepřípustná.

Takže ta minimálně tříletá doba se v tomto ohledu jeví jako přiměřená. K tomu čl. 11, který my tam navrhujeme, tak říkáme jasně, že k provedení ústavního zákona o referendu je nezbytné vydat zákon, který upraví způsob ověření správnosti podpisů...

Tak to už jsem tady naznačoval.

Takže to si myslím, že je správně.